V kontextu s uplatněním spravedlivého důvodu je třeba vykládat svévolné omezení či úpravu služby. Jedná se tedy o takové omezení či úpravu, pro které provozovatel služby informační společnosti s dominantním postavením na trhu nemá spravedlivý důvod.

Děkuji.

A nyní poprosím pana předsedu Michálka, aby vystoupil v rozpravě s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vás také rád seznámil s pozměňovacím návrhem, který předkládám já a pan kolega zpravodaj Šimon Heller.

Musíme rozlišovat dvě situace: buď je v nějaké provozovně televizní nebo rozhlasový přijímač a je určen k tomu, aby zvyšoval obrat daného provozu, vydělávaly se na něm peníze, a pak je logické, správné a v souladu se zákonem, aby se tam poplatky platily, ale od toho musíme odlišit situaci, kdy tam ten přijímač, nebo prostě rádio nebo televizku, má zaměstnanec daného provozu a má to jenom pro vlastní zábavu, pokud má třeba prostoje při práci, a žádné peníze to do toho podniku nepřivádí.

Takže toto není skutečně výdělečné a nemělo by to podléhat kolektivní správě, nemělo by to podléhat poplatkům.

Takže proto my jsme vycházeli z judikátů Ústavního soudu, ale i z judikátů Soudního dvora Evropské unie, abychom dořešili tuto problematickou situaci, abychom poskytli i v zákoně jasnou instrukci, jasnou oporu pro tyto podnikatele, že se nemusí bát a že skutečně v případech, kdy není účel výdělečný, nemusí platit takovýto poplatek.

Prosím, máte slovo.

Takže hází přes palubu umělce, můžu tomu tak rozumět?

Jak je to v tomto případě? Tou logikou, kterou jsme tady před chvílí slyšeli, tak v prodejně například Malva nebo Tapety nejsou něčím, co slouží k tomu provozování činnosti a k výdělku, takže by za ně také nemusel platit ten příslušný podnikatel?

Děkuji, vážená paní předsedající, a děkuji i za ty dotazy, určitě je to věc, o které bychom měli vést diskusi. Já připomenu, že vlastně stejný nebo obdobný návrh předložili i poslanci hnutí ANO v minulém volebním období, předložili ho i kolegové z SPD, takže není to na půdě této Poslanecké sněmovny žádné novum.

Musíme se řídit i v tomto právním principem, abychom přiznali každému to, co mu náleží, ale naopak abychom nepožadovali po těch živnostnících platit platby, na které nárok není.

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Kolegyně, kolegové, pane ministře, děkuji za seznámení s pozměňovacími návrhy z pohledu ministerstva.